Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Takže prosím, jestli to můžete upřesnit. Děkuji. Děkuji, paní poslankyně. Prosím, máte slovo, pane poslanče. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo.

Vy jste tady zmiňoval nějaké opatření finančního rázu.

Ono se to samozřejmě týká i vzdělávání.

Děkuji za odpověď. Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já bych také ráda zareagovala na některé věci, které tady zazněly z úst pana ministra. Jsem velmi ráda, že ocenil navýšení počtu studentů lékařských fakult, který se tedy promítne již v příštím roce, kdy budou končit.

Proč neotevře ročníky v Chebu?

Děkuji. Nyní ještě s faktickou pan poslanec Brázdil. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Zmínil jste to, že když nejsou lidé, posílíme kompetence těch, kteří to doteď nesměli dělat, a tím to nahradíme.

A potom ještě drobná poslední poznámka.

Ale možná se mýlím.

Děkuji za slovo.

Děkuji a nyní se do rozpravy přihlásil pan ministr. Prosím, máte slovo. Já se, paní předsedající, vám, kolegyně a kolegové, omlouvám, protože já jsem schopen fixovat maximálně poslední tři interpelace.

Tak zkusím odzadu.

Může jí radit, může s ní debatovat, může na ni tlačit, ale jenom výměna ředitele může něco změnit. Je potřeba si říkat fakta. To ale víme všichni z nás a asi víme, že to tak je.